Já si myslím, že bychom měli pomáhat zejména těm nejslabším.

Proto si myslím, že tento krok pomůže právě těm nejslabším.

Ještě jednou říkám, myslím si, že ten příspěvek 5 tisíc korun pomoci jako kompenzace zvýšené inflace za posledních několik měsíců je velmi správný krok a pro sociální demokracii je to naprostá priorita.

Protože si myslím, že to je skutečně ta nejdůležitější otázka, jak zajistíme spravedlivé důchody všem současným i budoucím penzistům a penzistkám. Aby lidé, kteří celý život pracovali, poctivě odváděli, měli na sklonku svého života spravedlivé a důstojné důchody.

Pokud stát nebude schopen takovéto důchody zajistit, tak si myslím, že je to na pováženou. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, slíbila jsem, že nebudu mluvit dlouho. Pro mě je tento návrh zákona výrazem mezigenerační solidarity.

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že zde bylo už všechno řečeno jak paní vicepremiérkou, tak paní ministryní práce a sociálních věcí.

Znovu zopakuji, že jednorázový příspěvek není dávkou důchodového pojištění, a proto bude vyplacen v jednotné výši každému oprávněnému důchodci bez jakékoliv vazby na výši důchodu. A co znovu zdůrazním, protože myslím, že kolegové ze sociálního výboru, ale i já jako předsedkyně tohoto výboru znovu zopakuji, že tento příspěvek neovlivní nárok na nepojistné sociální dávky, protože při zjišťování příjmu rozhodného pro nárok na tyto dávky se nebude k příspěvku přihlížet a příspěvek nebude předmětem výkonu rozhodnutí, a jeho výplatou se tak posílí příjmová úroveň i těch důchodců, jejichž důchod podléhá výkonu rozhodnutí. Ona toto řekla i paní ministryně financí, ale já to znovu zopakuji, protože si myslím, že dotazů na toto dostáváme jako poslanci všichni dost. Tímto bych asi jako zpravodaj ukončila svoji řeč a následně jsem se přihlásila do rozpravy. Děkuji paní zpravodajce.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dřív než se pustím do vetování, což byl motiv mého přihlášení, tak mi přece jenom dovolte velmi stručnou reakci na slova paní ministryně, kdy nám tady slibovala, že jako ministryně financí udělá všechno pro to, aby schválený deficit ve výši 500 miliard nebyl zcela vyčerpán.

Tak takhle nějak se chová česká vláda.